Děkuji, paní předsedající. Ano, to jsou problémy, naprosto souhlasím.

Také děkuji. Děkuji za slovo. Já si myslím, že se sluší zareagovat na slova pana ministra. Za prvé, dovolte mi, pane ministře, vám poděkovat, že souhlasíte se vším, co jsem tady řekl. Je to pro mě velká čest...

Za to vám velmi pěkně děkuju a myslím, že kolegové to ocenili. Protože vy jste mi vůbec neodpověděl na moje otázky ohledně sledování. Až potom, ve vaší druhé polovině projevu, zaznělo vše, co byste chtěl dělat, co budete dělat.

Potěšilo mě to, že jste řekl: Hned, jak jsem nastoupil, jsem se tím začal zabývat. To je velmi potěšující, protože už se tím zabýváte více než rok. To si myslím, že je dobrý poznatek. Dále jste řekl, že do půl roku budete mít výstupy, předpokládám, i nějaké řešení.

A to si myslím, že za mě stačí a já nebudu navrhovat, abychom hlasovali o vaší odpovědi na písemnou interpelaci, protože jsem se dozvěděl, co chcete dělat, že to už řešíte rok a že ještě to budete řešit půl roku a pak nám dáte informaci. Takže já za sebe už nebudu navrhovat hlasování o vaší interpelaci. Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, máte slovo.

Je to způsob, je to možnost.

Pan ministr ještě bude reagovat a pak se hlásí...

V žádném případě nejsou problém peníze, naopak. Omlouvám se, velmi se omlouvám. Nicméně peníze v tomto případě opravdu nejsou problém, opravdu ne.

Pacient, kde lékař indikuje vyšetření do určité doby, by to vyšetření do té určité doby měl mít. Shodneme se na tom, že u ambulantních pacientů mohou být různé objednací doby a vždycky to má nějaký důvod a bezesporu se pravděpodobně všichni, minimálně v kuloárech, shodneme na tom, že je prostě chyba, aby byla zneužívána pohotovost, aby byla zneužívána rychlá, protože není větší tragédie, když sanitky jsou na cestě zbytečně a umře kvůli tomu nějaký pacient nebo je ohrožen lidský život. To je taky něco, na čem se shodneme.

A tady budu velmi rád, když bude opozice a koalice velmi spolupracovat, odmyslíme od toho různé tlaky a opravdu budeme dbát na to, aby přístroje byly pořádně využívány, zvlášť když peníze na ně jsou dávány ze státního rozpočtu nebo z různých dotačních titulů.

Není nic horšího, než když vám přivezou pacienta, který potřebuje akutní vyšetření magnetickou rezonancí, protože na tom závisí, jak bude ten pacient léčen, a to vyšetření není dostupné.

Ano, trvá to rok, ale já už mám nastavené, co máme udělat, změny v přístrojové komisi jsme udělali, a rozhodně ty další změny chystám a provedu v následujícím období.